Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, paní a pánové, budeme se chvilku tady poučovat a já bych vzal to poučení z trochu jiné strany než kolegyně Dobešová.

Očekávalo se tedy, že akt naplnění vůle britských občanů z referenda v této otázce bude mít určitým způsobem nové parametry.

A druhým faktem je to, že přišlo jedno překvapení, alespoň pro ty byrokraty v Evropě, ale nikoliv pro ty, kteří vnímají reálný politický proces v Evropě. Že se začne vyjednávat na zelené louce, to Evropská komise nepředpokládala.

To překvapení pro Evropskou komisi bylo.

Já to poučení opravdu vezmu z jiné strany.

A mohl bych pokračovat. Čili ono pokusit se vyjednávat s Velkou Británií z pozice síly a ještě k tomu z pozice byrokratických úvah Bruselu, je podle mého soudu zásadní chyba.

Pan předseda vlády tady uvedl jeden konkrétní příklad ubitého českého občana a rozhodnutí britských soudů.

A musíme si uvědomit, že britské soudy jsou konzervativní, že se jejich jurisdikce bude chtít osamostatnit natolik, že nějaký princip subsidiarity jim bude úplně lhostejný.

Víte, já myslím, že to je jenom výsledek špatné politiky evropských byrokratů. Bez hluboké a komplexní transformace bude proces fragmentace totiž pokračovat. A proces dvourychlostní Evropy je jen konstatace aktuálního stavu. Východní země se stávají pro Západ přívěskem a je nám to dáváno znát téměř všude. A nejen při obsazování trhů, na které jsme dokonce dříve vyváželi více než tyto západní země.

Vytahování se nad někoho nikam nevede. Tady s kolegyní Dobešovou zcela souhlasím. Domnívám se, že tato práva mimo jiné zahrnují právo pobytu, právo na rovné zacházení, práva sociální, která budou ohrožena nejvíce. Víte, jak těžké bylo vyjednávání o pozici mezinárodní paktu o občanských a politických právech a evropského kodexu.

Je nepřijatelné, aby ve chvíli, kdy do britského sociálního a zdravotního systému naši lidé poctivě odvádějí peníze, nemohli si z nich vzít zpět nic jenom proto, že zůstali členy nebo občany zemí EU. Za druhé považuji za principiální, aby ten poslední pětiletý nárůst bilance vzájemné obchodní výměny mezi námi a Velkou Británií, a to díky zejména automobilovému průmyslu, se česká vláda snažila zachovat tento trend a bránit postavení tentokrát české proexportní ekonomiky, a to zejména kvůli českým firmám a jejich zaměstnancům. Protože při zachování čtyř svobod, svobody pohybu, pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu, které by měly platit i v rámci budoucích vztahů mezi EU a Velkou Británií, my musíme tento princip zachovat také. Za třetí. Je opravdu důležité, aby jako jedna z priorit byla dohodnuta otázka příspěvku do unijního rozpočtu do roku 2020.

Předpokládám, že ten můj návrh, který nebyl přijat, protože by rozbíjel jednotný postup, nemůže ČR zpochybňovat déle než jeden rok.

Česká republika také by si měla být vědoma a přednést zásadní otázku, protože jsme si vědomi té křehké situace, která se kvůli brexitu objevuje v Severním Irsku.